Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Je někdo proti? Děkuji vám. Ověřovatele jsme schválili. Můžeme tedy přistoupit ke stanovení pořadu 67. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze navrhovat žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Rozhodneme v hlasování číslo 2.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stejně tak pan poslanec Petr Dolínek, který je zpravodajem tohoto tisku.

Řeší pouze ekonomickofinanční zajištění nových jaderných zdrojů České republiky, to znamená, netýká se to nijak zadávací dokumentace nebo čehokoli s tím spojeného. A jenom podotýkám, že se nejedná pouze o novém bloku v Dukovanech.

Mechanismus stanovení výkupní ceny vychází z principu energetického zákona, tj. ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je to podobné jako u podporovaných obnovitelných zdrojů, a zahrnuje rovněž kontrolu překompenzace. Model financování opatření k přechodu na nízkouhlíkovou energetiku vychází z modelu financování podpory podle zákona o obnovitelných zdrojích, čili skrze regulovanou složku ceny elektřiny a eventuálně státní rozpočet.

Slíbili jsme, že budou podepsány smlouvy mezi státem a ČEZ, došlo k tomu.